Já bych rád vám všem dopřál možnost se na to znovu podívat a zamyslet se nad tím, jak dalece je potřebné tuto smlouvu přijímat. Co se týče dalšího postupu rozpravy, mám připravený návrh usnesení, ale samozřejmě budu muset počkat do podrobné rozpravy, abych mohl s tímto vystoupit.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik. Musím říci, že jsem očekával podstatně větší zájem o diskusi nad tématem, které je skutečně v životním zájmu České republiky i Evropy jako celku, a mám pocit, že se kapánek podceňuje. Jsem proto rád, že poté, co jsme my uspořádali onen seminář, my jako klub KSČM, myslím, že následují další kluby.

Děkuji.